Druhý bod prosím. Děkuji.

A opravdu si snad nikdo nemůže myslet, že když mu o 500 % stouply náklady na energie, tak se to může promítnout do cen výrobků. Proto prosím pana ministra zemědělství o informaci, jak se postaví k podpoře drobným výrobcům podnikajícím v zemědělství a potravinářství. Tedy pevně zařadit na program. První bod jako číslo 5 a další bod jako číslo 6, oba jsou to nové body programu schůze.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k pořadu schůze. Děkuji, pane předsedající.

Celá záležitost má několik rozměrů a já bych se rád chtěl při projednávání navrženého bodu bavit především o profesní rovině.

To opravdu nevěřil, nevěděl, že hovoří s člověkem, který v minulosti spolupracoval velmi úzce s Radovanem Krejčířem?

Chtěl bych se v rámci projednávání tohoto bodu ptát, pane ministře a pane premiére Rakušane, proč tedy rezignoval pan ministr Gazdík?

Prosím o zařazení výše jmenovaného bodu jako třetího bodu dnešního jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji, pane předsedající. Dobře, děkuji.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážená členko vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji zařadit do již schváleného pořadu 33. schůze nový bod, já tedy ten bod teď přečtu celý, tak jak to obnáší ta vyhláška, je to bod s názvem Návrh vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze, a navrhuji zařadit na dnes, tedy pátek 26. srpna, po již pevně zařazených bodech.

Důvodem, tak jak bylo již řečeno tuto vyhlášku připravilo Ministerstvo průmyslu a je to vyhláška, která se podle mého názoru dramaticky dotkne všech občanů České republiky. Samozřejmě důvod vzniku té vyhlášky je jasný, navrhovaná vyhláška si klade za cíl snížení spotřeby zemního plynu a dalších fosilních paliv v budovách při omezení anebo úplném ukončení dodávek zemního plynu do České republiky, a má tedy vést k úsporám energie včetně úspor na zemním plynu, přitom má údajně zachovat minimální požadavky na tepelnou pohodu a dodávku teplé vody. Podle mého názoru ale opak je pravdou, vyhláška se zcela zásadním způsobem dotkne a naruší tepelnou pohodu a dodávky teplé vody pro všechny občany České republiky. Cílem vyhlášky, jak již bylo řečeno, má být stanovit odlišná pravidla pro vytápění v domech za účelem snižování spotřeby zemního plynu, jehož dodávky v posledních měsících výrazně klesají, a hrozí v podstatě celkový výpadek jeho dovozu z Ruské federace. Dle mého názoru pro to chybí důvod jeden z důvodů je, proč omezovat vytápění z jiných zdrojů, než je zemní plyn.

Z mého pohledu dále je tam i jistá potenciální nerovnost. V současné době je snaha regulovat teplo, není ale možné vyloučit, že v budoucnu bude, a možná i na evropské úrovni, potřeba nějakým způsobem obdobně regulovat i výrobu a spotřebu elektřiny. V některých případech třeba nebude ani možné dosáhnout požadovaných teplot v bytě.